Zákon jako citlivou oblast kvalifikuje mimo jiné nakládání s bezpečnostním materiálem. Pro vyjasnění.

Kritickým bodem v tomto materiálu je otázka prokazování spolehlivosti. Paní předkladatelka uvedla, že zejména v oblasti prokazování spolehlivosti tento zákon je velice tvrdý.

Lhůta pro odstranění těchto nedostatků byla stanovena od 1. ledna na šest měsíců. Ukazuje se jako krátká, a to i z pohledu, že neuspívají jak národní bezpečnostní ústav, neúměrně to zatěžuje i Policii České republiky, tedy krajská ředitelství, z pohledu kontroly.

Jsou ohroženy i některé tradiční akce, jako třeba je Den podpory armády České republiky, tedy Cihelna, kde významnou část těchto činností vykonávají tedy kluby vojenské historie.

Tudíž cílem předkladatelů je, aby se tato tvrdost, ale i některé věcné nedostatky opravily. Zákon neopravuje věcné nedostatky, protože bude muset následovat určitě vládní návrh zákona, který bude muset přehodnotit tuto oblast.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Snopkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím vás o podporu. Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Dále pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo, já se připojuji k tomu, co říkal kolega Benešík.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Protože nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Protože nebyla podána námitka, nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.